To jsou všechno úředníci, kteří jsou vypláceni ze státního rozpočtu nebo z evropského rozpočtu a jsou lidmi, kteří určitým způsobem vytváří náklad toho státu. Děkuji za dodržení času. A vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky. Paní ministryně, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já budu stručná.

Pan ministr je v Senátu na stálé komisi pro Ústavu České republiky a řeší případné změny ústavy. Takže to si myslím, že je legitimní důvod, proč tady teď v tuto chvíli pan ministr není a nemůže být.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem kdysi dávno seděl v dozorčí radě řízení letového provozu, se svou bývalou profesí pilota myslím, že asi vzdělanostně velmi blízko, a volal mi jeden novinář, který se mě ptal, kolik za to beru. Když jsem mu oznámil, že z pozice poslance nic, tak mi oznámil: ale máte vliv. Děkuji za dodržení času. A nyní prosím paní poslankyni Oulehlovou. Vaše dvě minuty, prosím. Já bych chtěla reagovat na slova pana ministra práce a sociálních věcí.

To určitě.